A potom ta druhá.

Samozřejmě že jsme si vyžádali statistiky Nejvyššího státního zastupitelství. Byly nám předloženy.

Čili těchto pachatelů nebude moc, to nezatíží skutečně správní úřady. Už nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy, a pokud nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Budeme tedy hlasovat o návrhu, který padl v obecné rozpravě, a to je návrh na zamítnutí. Odhlásím vás, požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům k projednání? Není tomu tak.

Pokračovat budeme blokem druhých čtení, a to nejprve bodem číslo 15.